To bude asi jedna z mých otázek. Zatím jsme se soustředili na fotovoltaiku především pro běžné občany. Starostové se mě na to ptají. Pochopitelně se jedná už o jiné zdroje na ty veřejné budovy. Jedná se i o nějakou dostupnost fotovoltaiky, panelů a tak dále. A teď se ptám, zda každé město bude schopné postavit a produkovat řekněme tyto bezemisní zdroje výroby elektrické energie?

A teď jsme se dostali do doby, která je velmi nepříznivá. Můj ctěný kolega pan poslanec Adamec to tady říkal. Přišla energetická krize.

A my nejsme schopni předpokládat ty ceny. Pak jsem se díval na nějaké rádoby vyhodnocení ceny těch vozidel, autobusů a tak dále a tak dále, které predikuje Ministerstvo dopravy.

A při poptávce, to všichni ekonomové znají, že čím se zvyšuje poptávka, tak roste cena. To tak bude. Takže já prostě nevěřím tomu... Automobily, které jsme kupovali před rokem a půl, jsou dneska cenově o 20 % vyšší. Nejsou kabely z Ukrajiny, není nic, nejsou baterie. A jakým způsobem si s tím tedy poradíme?

A tam by vlastně mělo vyplynout přesně to, jakými kroky budeme postupovat. Takže na začátku zajistíme nějaké zdroje, abychom mohli produkovat nízkoemisní přepravu. Ty zdroje musíme nakoupit, musíme postavit. O cenách úplně moc nevím, protože teď jsem se díval, že už společnosti, které montují fotovoltaiku, opět při zvýšeném zájmu a nárůstu cen energií a tak dále, se chystají k nějakému zdražení. Tak to bude.

Protože víme... A kdyby to mělo být skutečně ekologické a skutečně perfektní, tak by to osazení mělo být na všech veřejných budovách.

A v každém případě města, která mají dneska cévétéčka, by si je měla udržet a měla by se soustředit přesně na tu kogenerační výrobu elektrické energie a popřípadě na svých pozemcích a na svých plochách instalovat fotovoltaiku tak, aby pomohla celému systému. Ale zase tam je to náročné v tom, že ne všechna cévétéčka patří městům a obcím, některá jsou prostě v soukromých rukách.

A já jsem měl informaci, že skupina z Francie posílala na Evropskou komisi nějakou poměrně zajímavou studii, která právě mapovala celý životní cyklus elektromobilu od začátku výroby až tak dále. A tady se trošku obávám, že si Evropa zahrála na chytrou horákyni a říká: My budeme bezemisní a ty emise si dělejte někde v Číně, tam to bude bezvadné a je nám úplně jedno.

Takže ten problém můžeme jenom odložit. Můžeme si říct, že jsme hrdinové. Největší emitenti jsou Čína a Spojené státy americké.

Nemusejí, prostě nemusejí. Buď chtějí, nebo nechtějí. Takový je tržní princip, který tam funguje.

A pak dochází k tomu, že vlastně něco odhlasujeme, něco uděláme a řekneme: Budete to tak dělat ve všech zemích Evropské unie, ale nevytvoříme pro to tu cestu. Ten cíl musí ukázat opravdu vědecké studie, které jsou podložené nějakým dlouhodobým výzkumem a které budou zvyšovat energetickou účinnost jednotlivých prvků v energetické soustavě. Jádro budu vždycky podporovat, je to dobrá věc. A kde narazíme na úzké místo? Tak to bude rozvodná soustava. Rozvodná soustava bude velký problém.

Ono to má nějaké parametry, co tam může být, jak je to bezpečné, nebezpečné. Takže i tohle bude problém. Ano, slyšel jsem nějaké studie na to, že by se to táhlo v zemi.

Ale zase to má jednu výhodu. Takže všechny tyto otázky bychom si měli položit a myslím, že úplně odborná debata by měla připadnout na hospodářský výbor. Tímto poprosím pana předsedu hospodářského výboru, aby pro tento bod vyčlenil poměrně velký čas. Toto skutečně nebude záležitost na půl hodiny. Skoro bych řekl, že by se tomu nejdříve mohl věnovat i energetický podvýbor, předjednat to a potom nějakou formou udělat diskusi s odbornou veřejností.